Děkuji.

Děkuji za odpověď, byla vyčerpávající. Znamená to, že se každé té věci věnuje menší pozornost.

Statistiku vám samozřejmě můžeme dát, takže se na mě obraťte, vyměníme si maily, není to problém. Děkuji. Nyní prosím pana poslance Bendla, který bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci dostupnosti zdravotní péče. Vážený pane ministře, vážená Sněmovno, pane předsedající, já mám jednoduchý dotaz.

Jinak ji nezaregistrují. Tak jsem chtěl vědět, zdali o této praxi víte.

Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Vážený pane poslanče, děkuji za ten dotaz. Není to normální. Protože podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, pokud ten daný poskytovatel má smlouvu se zdravotní pojišťovnou a ta příslušná paní pacientka je pojištěna u této zdravotní pojišťovny, tak každý pojištěnec má právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených daným zákonem, to je zákonem o veřejném zdravotním pojištění, a poskytovatel zdravotních služeb nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádné úhrady.

V tomto směru bych doporučil, aby se ta paní jako pojištěnec obrátila se stížností na svou zdravotní pojišťovnu, kde toto popíše.

Také děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující dotaz. Já děkuji za jednoznačnou odpověď, pane ministře. Rozumíte mi?

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Ty vyčleněné prostředky čtvrt miliardy korun, to je skutečně hodně peněz a ty by měly tomu pomoci zabránit. Podle veřejných informací chce Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto rezervu zrušit a rozpustit ve státním rozpočtu, na Kladno by tak neposlalo ani korunu. Vaším argumentem prý je, že voda na povrch začne vytékat až za několik desítek let.

Ať je to ale pět, nebo deset let, ochranu vody považuji za velmi důležitou zvláště v době, kdy se mění klima a začíná jí být nedostatek, což v minulých letech pocítil skoro každý. Upřímně se tomu nedivím. Vážený pane ministře, ptám se tedy, proč pro vás ochrana spodní vody není důležitá.

Děkuji za odpověď. Děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, poslankyně, děkuji mockrát za dotaz.

A pokud vidíme, že by tam účelovost byla jiná, tak se to musí překvalifikovat.